Nyní ale už jasně narážíme na bariéry a limity této podoby valorizace, kdy se jedná jen o plošné dorovnávání inflace spotřebitelských cen, kterému žádným způsobem nenapomáhá obrácený trend rozevírání nůžek příjmů a životní úrovně v naší společnosti. Tam, kde to můžeme ovlivnit, musíme proti tomu působit.

Děkuji vám. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěl bych poprosit, aby hnutí SPD zapracovalo na legislativní kvalitě svých návrhů, protože pokud skutečně napíšou návrh, ze kterého vyplývá, že důchodce, který dnes bere 9 200, bude brát vyšší důchod než důchodce, který dnes bere 10 tisíc, tak to prostě nedává smysl.

Takže i ti z nás, kteří by rádi podpořili navýšení nejnižších důchodů, z tohoto důvodu pro tento váš návrh nemohou hlasovat, protože je to prostě legislativní paskvil, který by neobstál u Ústavního soudu. Děkuji.

Co se týče návrhu, který vláda předkládá, tak jde opět o snahu tedy zvyšovat důchody v průměru o 180 korun nad zákonnou valorizaci.

Takže to je vlastně zásadní v rámci debaty neopomenout.

To jsou tedy postoje k pozměňovacím návrhům. A teď mi dovolte ještě krátkou poznámku obecně k celému návrhu jako takovému.

Protože každý rok tady řešíme ten stejný princip, že se dělá ad hoc úprava systému tak, aby tedy bylo možné přidat o něco více nad rámec valorizace, která jde ze zákona. Jak jsem říkala, letos to je tedy o zhruba 180 korun, ale jakým způsobem to chce řešit v dalších letech, se příliš nedozvíme, a přitom víme, že prognózy i samotných vládních dokumentů, které jsou předkládány, jsou zcela jasné v tom smyslu, že ten systém opravdu není dlouhodobě v této podobě udržitelný.

Já se chci zeptat paní ministryně, jak moc vážně tedy to programové prohlášení je myšleno, jak vážně myslí, že tedy udržitelnost systému stihne i důchodová komise řešit, pokud se k němu má dostat, jak je deklarováno, až na podzim.